Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr obrany Martin Stropnický a já vás požádám, pane ministře, abyste se ujal slova.

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti s úpravou souboru návrhů zákonů branné legislativy, který jsme zahájili v 11 hodin, je předkládán teď nový zákon upravující průběh služby vojáků v záloze povolávaných k výkonu vojenské činné služby.

Předkládaný návrh má výrazně zjednodušit celou úpravu jejím přiblížením podmínkám služby vojáků z povolání. Současně má návrh podpořit zájem o dobrovolný výkon vojenské činné služby, ať už ve formě vojenského cvičení, nebo vstupu do aktivní zálohy. Ke zvýšení atraktivity výkonu vojenské činné služby zákon zvyšuje finanční ohodnocení vojáků v době cvičení nebo nasazení, zvyšuje odměny vyplácené po dobu zařazení do aktivní zálohy a zavádí také podporu zaměstnavatelům vojáků v aktivní záloze po dobu, kdy je budou muset uvolnit z důvodu vojenské činné služby. Věcně je zákon navázán na zákon o vojácích z povolání a přebírá většinu právní úpravy pro vojáky z povolání a pouze v případě nutných odlišností se stanovuje zvláštní úprava pro vojáky v záloze. Přijetí zákona není spojeno s vyššími náklady, než které předpokládá již odsouhlasené posílení rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. Dopady na podnikatelskou sféru se sice rozšířením úkolů aktivní zálohy poněkud zvyšují, považuji je však za úměrně kompenzované. Zaměstnavatelům se totiž přiznává finanční kompenzace za dobu uvolňování zaměstnance. Negativní dopady na jiné orgány státní správy a samosprávy ani na specifické sociální skupiny chráněné antidiskriminačními předpisy z návrhu zákona nevyplývají. I u tohoto zákona jsem připraven na diskusi nad jeho obsahem, otevřen k provedení případných změn, které napomohou k základnímu cíli této právní úpravy. Děkuji vám za vaši pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. A nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Jana Černochová. Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Hodně z toho, co jsem chtěla říkat, už tady říkal pan ministr. Zákon o službě vojáků v záloze reaguje na stav, který nastal v období po profesionalizaci naší armády a který výrazněji nepočítal se zapojením záloh aktivní i povinné do systému přípravy občanů na obranu ČR. Smyslem existence záloh je rozšíření personálních kapacit armády, kterou po zrušení povinné základní vojenské služby tvoří zejména jádro vojáků profesionálů a další skupiny osob, které procházejí pravidelným výcvikem. Nově se například zavádí zvláštní zvýšená motivační odměna pro příslušníky aktivní zálohy, kteří jsou zároveň studenty vysoké školy, což je plně v souladu i s tím, co jsem tady říkala v předešlém bodě, že je zapotřebí vychovávat novou generaci, která bude ochotna se aktivně nebo dobrovolně, ať už formou profesionální armády, nebo dobrovolných záloh, podílet na obraně ČR.